Například ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze z kontrolovaných je to 20 %. Nejvíce pochybení a prosím vás, poslouchejte teď, prostřednictvím pana předsedajícího je Ústecký a Liberecký kraj, 80 % z kontrolovaných pohřebek mělo pochybení. 80 %!

Víte, ono už jenom toto by nám všem mělo říct, jakým způsobem ta situace je řešena, či není řešena.

Ony by se musely změnit i určité zákony na Ministerstvu obrany a Ministerstvu kultury. Není to tak, že nebyla spolupráce, to je nepravdivá informace. Teď oslovuji pana poslance Pletichu prostřednictvím pana předsedajícího. Já se tomu nebráním.

Nicméně opravdu se ohrazuji k tomu, že nebylo s nikým projednáváno. Nikdo z vás neočekával, že tento zákon projde bez lobbování zájmových skupin. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. A opravdu vás žádám, vážené paní kolegyně a páni kolegové, abyste ostatní debaty vedli v předsálí. Myslím to úplně vážně! Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pane zpravodaji. Není zájem o závěrečné slovo. V tom případě budeme pokračovat. Protože nepadl žádný návrh na zamítnutí ani návrh na přepracování, ten byl podmíněný v případě, že nebude odpovězeno, myslím si, že odpověď paní poslankyně dostala, tak se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Dobře. Pokud není jiný návrh, můžeme tedy hlasovat o garančním výboru.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 257. Garančním výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Válková se hlásila k dalšímu výboru, pravděpodobně padne návrh. Děkuji, pane místopředsedo.

Pan kolega Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže proto navrhuji, aby tento zákon byl přikázán i výboru pro obranu a výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tak, děkuji, to byly tři další návrhy. Rozhodneme v hlasování o přikázání. Nikdo další se nehlásí. Prosím, nepokřikujte na sebe.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kolega Syblík se hlásil? Není tomu tak. Nyní návrh, který předložil pan zpravodaj, o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 261. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru ústavněprávnímu a lhůta k projednání jak pro výbor garanční, tedy výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak výbor ústavněprávní byla zkrácena na 30 dnů.